Ale tady jde o to následné.

A představa, že někdo někam někoho doveze, je nesmyslná, zejména tedy z nějakého malého města, a zejména pokud by tam byl někdo, a zákon by mu to umožňoval, který by chtěl vyhovět svým spoluobčanům, a tedy by řekl, ano, budu tam až do večera, až půjdeš z práce, stav se.

Čili dále je tam, že jim může poskytovat školení někdo jiný, kdo má odbornost. Nechci samozřejmě malovat čerta na zeď, ani nic jiného, ale už si dovedu živě představit, jak řada velmi byznysově schopných lidí tam udělá tyto kurzy, zejména tedy online.

Je tady několik klinických farmaceutů mezi námi.

To se prostě nepovedlo. To prostě nejde.

Čili uvidíme, co nám tam přinesou jejich dobrozdání. Zatím je to všechno v tomto daném. Čili bych se k tomu uvedla: víme třeba, že očkování stomatology, farmaceuty měla třeba Spolková republika Německo, ale je to trošku jinak, v naší situaci se domnívám, že to není vhodné, nevedlo by v žádném případě toto ke zlepšení ani v současné době už nepotřebného, tedy rozšiřování očkování, a já bych chtěla říci, že jednak mám výhrady k tomu, že v současné době již tento zákon takto nepotřebujeme. Není tady zmíněno opravdu to, co by mohlo přijít, to je těžké poškození zdraví těch lidí, a převáděli bychom tu zodpovědnost na kolegy, kteří by asi v dobré víře i chtěli vyhovět, ale bylo by to podle mě zatěžující pro ně.

Dále musím říci, že se domnívám, že padl tady návrh na zamítnutí, to už jsme slyšeli. Já jsem víceméně s ním i souzněla, protože si myslím, že je třeba tady to nějakým způsobem zvážit, na druhou stranu se domnívám, že máme na ministerstvu tolik odborníků, že jistě by dokázali nám nabídnout jinou variantu, přepracovanou rychle, asi pravděpodobně podle toho, co je potřeba, takže určitě se domnívám, že za prvé v této podobě ten zákon není vhodný, mohl by poškodit zdraví našich obyvatel a vystavuje notabene některé zdravotnické pracovníky dalším řízením, jejichž právní dohled neumím dohlédnout, ale zdá se mi pro ně nepřiměřený, čili já se domnívám, že tento zákon by měl být minimálně přepracován, a to komplexně.

Jak jste zmínila, máme návrh jak na zamítnutí, tak na přepracování. Nyní s přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím. Já jsem rád, děkuji, pane předsedající, že debata takhle probíhá. Tak ještě jednou bych tu genezi. Opravdu, ten zákon se připravoval v prosinci.

Ten zákon byl úplně stejný jako teď.

Když jsem přišel na ministerstvo, bylo absolutně vyloučeno, aby ten zákon byl schválen předchozí vládou. To znamená, nemohl jít dřív do Sněmovny než teď. Tak to prostě je.

Určitě to nebylo ani lobbování farmaceutické komory, ani to nebylo lobbování stomatologické komory. Byla to naprosto legitimní diskuse. Já ani s tímto nemám nějak problém, koneckonců ho chystala předchozí vláda, předchozí ministr.